Nechci tvrdit, že má směrnice pouze negativní dopady, ale ty skutečně tak zásadním způsobem převyšují klady, že když bych to měla vyjádřit procentuálně, tak je to 20 : 80. Za kladné by mohly být označeny centrální registry zbraní, a to včetně těch znehodnocených, sdílení informací mezi členskými státy a jejich úřady, zákaz prodeje hlavních částí zbraní přes internet a zasílání poštou což chválabohu v České republice možné není, prodávat a nakupovat lze pouze s licencí se zbrojním průkazem na danou zbraň , nebo stanovení jasných pravidel pro znehodnocování zbraně. To jsou všechno věci, které bych považovala za pozitivní.

Téměř všechny zbraně, které použili teroristé v Evropě, se k nim dostaly jinak, než že byly legálně zakoupeny jako samonabíjecí. Jen malé procento zbraní bylo původně ze Slovenska, kde se je podařilo reaktivovat z expanzních na takzvané ostré. Výrazná většina zbraní byla odněkud z Balkánu v důsledku války v bývalé Jugoslávii, a těch se směrnice samozřejmě nedotkne. Přitom mi dovolte vám připomenout, a pan ministr vnitra to určitě moc dobře ví, zná tuto statistiku, že trestná činnost legálními střelnými zbraněmi je u nás okolo 0,5 %. Je to půl procenta, ani ne celé. Takže skutečně bych to nazvala téměř statistickou chybou, byť samozřejmě všichni máme v živé paměti ten otřesný čin, který se odehrál v loňském roce v Uherském Brodě, kde zahynulo několik našich občanů z rukou střílejícího šílence. Komise při jednání v Bruselu sama přiznala, že netuší, jaký dopad by směrnice měla na členské státy. Při jednáních stále nepadl jediný relevantní argument ani žádná analýza dat.

Přitom zákaz samonabíjecích zbraní, které mají vzhled nebo vznikly ze samočinných, by prakticky znamenal konec spolupráce soukromého sektoru s ozbrojenými složkami státu. Znamenalo by to zhoršení výcviku a připravenosti státu ke své obraně, která je pro přežití každého státu základní povinností. Nemůžeme přistoupit na to, aby směrnice napáchala takové škody, aby se výroba a prodej automatických zbraní soukromými subjekty, Zbrojovka a tak dále, přesunuly do jiných zemí a u nás tyto tradiční firmy, které skutečně tady jsou více než jedno století, tak by tyto podniky zanikly. Byla by to neuvěřitelná strategická škoda a hrozba do budoucna.

Tady bych chtěla připomenout, že v minulosti proběhlo minimálně pět zbraňových amnestií, kdy občané věřili svému státu a důvěřovali mu v tom, že tu zbraň, kterou našli na půdě po dědečkovi, tak buďto mohou odevzdat, nebo ji odevzdají a následně si udělají zbrojní průkaz, aby tu zbraň mohli ve své rodině mít. Zbraně odevzdávali s dobrou vírou, že stát zlegalizuje jejich držbu. A teď vlastně tento princip důvěry občanů ve stát je narušený touto směrnicí, která předpokládá vyvlastnění dokonce bez náhrady. A aby toho nebylo málo, už to také zmiňoval kolega Váňa, po útocích v Bruselu se rozhodlo holandské předsednictví vystoupit se svým upraveným návrhem této směrnice Komise, který se, pokud by ještě došlo k úpravám, dotýkal podle odhadů Ministerstva vnitra cca 50 tisíc zbraní. Ale holandský návrh, ten jde ještě dál.

Proto se opravdu domnívám, že již nemáme na co čekat, mrzí mě ztráta těch čtyř měsíců, a prosím vás, abyste stojím tady před vámi ve stejné věci počtvrté abychom skutečně jako Česká republika proti takovýmto nesmyslným, hloupým návrhům Evropské komise konečně oficiálně vystoupili a dali tak mandát vládě a úřadům jednat s vědomím podpory nás, tedy zákonodárců. V podrobné rozpravě tedy doplním to usnesení, které avizoval pan poslanec Váňa, pan předseda výboru Váňa.

Skutečně vím, že jejich snahy jdou za hranice jejich úřednických povinností, a myslím si, že určitě se zaslouží za tento jejich výkon jim i na plénu Poslanecké sněmovny poděkovat. Bohužel je faktem, že to jsou úředníci.

Musí to být politici, kteří řeknou jasné ne této směrnici. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji paní poslankyni a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Skalického. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové. K dotyčné směrnici zde již bylo řečeno mnohé, proto velmi krátce.

Dovolím si říct, že to je na hraně omezování osobní svobody.